To znamená, že má pomáhat i při jiných než hospodářských krizích.

Podnik při splnění předem známých podmínek o rozsahu takzvané nepráce nebo omezení výplaty dividend bude vědět, že má na podporu nárok. To je velmi důležité. Ano, slyšíte správně: úředník úřadu práce.

Poradní sbory úřadů práce se scházejí přibližně dvakrát ročně. Nelze je donutit, aby se scházely častěji.

A pokud ano, tak nechci hodnotit kvalitu takovéhoto rozhodovacího procesu.

Pokud má projednání pomoci konkrétním podnikům dávat smysl, pak musí mít poradní sbory o těchto podnicích detailní informace, tedy o jejich účetnictví, počtu zaměstnanců, ekonomickém výhledu, ale také o odměňování těchto zaměstnanců.

Myslím si, že to je velmi nesystémové.

Pozměňovací návrh poslankyně Aulické bude při některých typech krize nepoužitelný. Umožňuje podpořit jakéhokoliv zaměstnance jen v případě, že v daném měsíci pracoval 20 až 80 % pracovní doby. Rozsah překážek je totiž posuzován za každého jednotlivého zaměstnance.

Naopak pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka vyžaduje, aby bylo 20 až 80 % pracovní doby odpracováno ve firmě jako celku.

Ale ani pak nemá podnik vyhráno. Bavíme se o návrhu paní poslankyně Aulické.

Mohla bych ještě pokračovat, je toho skutečně mnoho.

Proto vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, velmi prosím o rychlé a uvážené rozhodnutí v návrhu tohoto zákona. Děkuji.

Opravdu to ruší. Takže ještě jednou řeknu, že už zde bylo řečeno, že padlo velké množství pozměňovacích návrhů. Řešili jsme jich celkem 42.

Co se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Sklenáka, byl přijat bez stanoviska. Děkuji.

Prosím, máte slovo.